Děkuji. Jenom dvě poznámky. To jenom tak na okraj. Já chci jenom opravit jedno datum, které zaznělo.

Teď nevím, jestli ten týden schůze byla, nebo nebyla.

Pan předseda Chvojka docela vtipně, on je právník, řekl: nebyla porušena Ústava. My tady mluvíme o porušení zákona.

Vy jste přísahal, sliboval, že budete zachovávat zákony, Ústavní soud řekl, že tento postup je nezákonný, a vy ho chcete zopakovat. Necítíte v tom rozpor? To taky nerozhodujeme my. To není názor opozice. To nevíme, jestli je to protiústavní. Takže 13. června, teprve příští středu, to bude pět měsíců na deset zákonů, které jsou uvnitř tohoto zákona. A vám to připadá tak neskutečně dlouho. Samozřejmě že ano. My jsme taky jasně řekli, že naším cílem nebylo zabránit tomu přijetí, jsme realisté a víme, jaké jsou poměry. Naší snahou bylo přijmout aspoň některé kompromisní návrhy, dokonce ty návrhy, které získaly většinu v rozpočtovém výboru.

Já bych předpokládal, že vládní většina je schopna se rozhodnout, který pozměňovací návrh podpoří a který ne. Tady bylo vidět, že ani uvnitř vládní většiny neexistuje jasný politický názor na konkrétní záležitosti konkrétních paragrafů.

Jsem tady ne tak dlouho jak pan předsedající Filip, jsem tady třetí volební období.

Jeden jediný případ. A dokonce je třeba říct, že tehdy jsme testem ústavnosti prošli. A byla to vyhrocená situace, šest dnů a šest nocí v kuse. Takže jednalo se 23 hodin denně.

Použili jsme jednací řád.

Vydrželi jsme to. A pak jsme hlasovali.

Máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vládo, dámy a pánové, myslím, že to je naprosto jasné. Když se podívám do poslaneckého klubu sociální demokracie, tak tam sedí několik právníků, ve vládě pan ministr Vojtěch Adam, taky právník. Pojďte sem říct, že to není porušení zákona. Máme jednací řád, je to zákon, všichni to víme, že se jedná o porušení zákona. I paní profesorka Válková, vaším prostřednictvím, by nemohla říct vůbec nic jiného. Mě tedy, musím říct, fascinuje ta suverenita pana předsedy Chvojky, který sem přijde a hovoří o tom, jak rozhodne Ústavní soud. Jestli máte tu jistotu, tak já nevím, kde ji berete. Skutečně nevím, kde ji berete. Já myslím, že to, že tady vůlí vlády hnutí ANO, sociální demokracie a KSČM bude porušen zákon, tedy jednací řád, tady víme úplně všichni. Do jaké míry to bude, nebo nebude protiústavní, skutečně nechme na Ústavní soud.

A my opakovaně i veřejně respektujeme to, že tady je vládní většina, že vládní většina přišla s nějakým daňovým návrhem daňového balíčku, ale my jsme opakovaně veřejně vyzývali i paní ministryni financí: pojďte si sednout k jednacímu stolu, pojďme se pobavit o těch pozměňovacích návrzích, pojďme nalézt nějaký kompromis, který vy si potom odhlasujete, ale budeme moci jít dál a nebudou tam ty návrhy, které například zjevně míří proti zájmům rodičů a rodin, ať už je to otázka katastru, ať už je to otázka životních pojistek a tak dále. Opakovaně tady na to bylo upozorňováno. Přesto paní ministryně, a říkala to naprosto otevřeně, veřejně, je to dohledatelné ve veřejných zdrojích, já si to protlačím, vláda si to protlačí na sílu. Tak jestli tímto způsobem chcete ne ohýbat, ale porušovat zákon, tak já si myslím, že Sněmovna, Parlament by naopak vůči občanům a veřejnosti v tomto měl být vzorem. Já jsem přesvědčen o tom, že to, co děláme, je ostudou této Poslanecké sněmovny.

Dobrý den, dámy a pánové.

Já jsem byl tehdy přesvědčen, že se mění zásadní pravidla země bezohledně vůči tomu, jak jsme se chovali vůči lidem v 90. letech, takže jsem si myslel, že to je zcela principiální věc a že máme právo na obstrukci.

A dneska, abych vám řekl, že mám čisté svědomí, tak je to tak, že jakkoliv nejsem ústavní právník, tak jedna věc je mi jasná. Jeli tady vláda, je schopna prosadit většinu ve Sněmovně, tak má právo prosadit rozpočet, to je prostě na základě výsledku voleb, tak má právo prosadit daňové změny, které mají být součástí toho rozpočtu. Jako veřejnost přece chce, aby byl přijat rozpočet, a když má někdo většinu, aby měl možnost realizovat. To odpovídá výsledku voleb. Co je na tom špatně ústavně?